Ty okamžiky na sebe navazují. Upřesním od okamžiku schválení pořadu schůze bude schůze v neveřejném režimu v souladu s jednacím řádem. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh.

Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 150, pro 97, proti 30. Tento návrh byl přijat.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo.

To znamená, že si přejete, aby veřejnost nejenom neznala průběh té schůze, ale aby se nedozvěděla ani důvody, proč byla svolána, aby se nedozvěděla ani od těch, kteří její svolání iniciovali. Já bych se rád za tu menšinu, která si přála, aby to veřejnost slyšela, veřejnosti omluvil a slibuji, že najdeme způsoby, jak veřejnosti sdělit, proč si myslíme, že tato schůze byla nezbytná. Děkuji vám, pane předsedo.